Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 4.